Děkuji. Nyní požádám paní poslankyni Kovářovou. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, zdá se, že řada lidí bude přičítat odpor pro schválení mého pozměňovacího návrhu právě ministru financí. Ale možná je to všechno trošku jinak. Přečtu vám následující: